Pan poslanec Volný svoji přihlášku stahuje. Také stahuje. Připraví se pan poslanec Laudát.

Je to zbytečné. Děkuji. Mám zde další čtyři faktické poznámky: pana poslance Laudáta, pana poslance Vilímce, pana poslance Kučery a pana poslance Kalouska. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty. Zareagoval bych na pana poslance Zlatušku. Tady zdvořile padla prosba, zda toto můžeme udělat.

Nicméně nevím, jestli někomu vadí, aby vám tady byla sdělena data. Když už jste dneska zabili bod, který jsem tady navrhoval, tak skutečně tato smysluplná diskuse má přednost před bezpečností naší země, před umírajícími křesťany na Blízkém východě. Zamyslete se nad sebou. Připraví se pan poslanec Kalousek a poté pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážená paní místopředsedkyně, dostali jsme se daleko. Stočilo se to na registr smluv a transparentnost.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo. Já jsem jednak chtěl požádat pana poslance Faltýnka o upřesnění.

Mluvíme o tom, že tady několik let leží návrh o registru smluv a že pan poslanec Farský položil zcela logickou otázku: Když ho nechcete projednat a schválit, proč to během třech měsíců chcete uvalit obcím, aniž byste se jich zeptali na názor?

Možná se nám to nepovedlo, ale vy jste přece tvrdili, že budete lepší než my, že budete makat.

Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a připraví se pan poslanec Farský. Děkuji za slovo. Je pravda, že tady vládní koalice je už déle než rok. Déle než rok tady slyšíme výmluvy na to, co bylo předtím. To je taková výmluva mého šestiletého syna z mateřské školy, který se vymlouvá: já za to nemůžu, to udělali oni.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Po roce jsem měl pocit, že už v podstatě nikoho nezajímá. Popíšu konkrétní příklad, který se ale opakuje v mnoha a mnoha územních samosprávných celcích.

Pokud to v tuto chvíli změníme, tak nastavíme jiná pravidla.

Já si myslím, že když budu mluvit jenom za město Semily, kde jsem byl starostou, už teď to budou stovky žádostí a zbytečně vynaložené práce spolků, ke kterým nemáme elementární úctu, abychom neměnili pravidla v půlce doby a v půlce pravidel.